Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro bezpečnost.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Poslední návrh je výbor hospodářský.

Ještě nemám hlasování 73. Prosím, aby... děkuji.

Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 74. Návrh byl přijat. Dále tedy mohu konstatovat, že kromě garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jsme přikázali tento návrh ústavněprávnímu výboru, petičnímu výboru, výboru pro bezpečnost a hospodářskému výboru a lhůta k projednání je prodloužena o dvacet dnů nad stanovený šedesátidenní limit. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 17.

Pan předseda volební komise je přítomen. Otevírám bod číslo